Pokud se podíváte na § 5 Dobrovolný výkon branné povinnosti aktivní zálohy, každý odveden může být, ale jen na dobu tří let rozhodnutím nebo rozkazem, tedy zařazen do takzvané činné služby do aktivní zálohy. Toto má charakter povinné služby.

Minimálně dvanáct týdnů výcviku má povinně každý, koho krajské vojenské velitelství rozhodnutím určí do aktivní zálohy. Celkem tedy asi 20 týdnů za tři roky. Odpovídá to zhruba pěti měsícům základní prezenční služby. § 12a Služba v operačním nasazení.

Na rozkaz třiceti dnů jde na sedm měsíců voják v roce a nemá možnost odmítnout nasazení mimo Českou republiku.

V tomto případě válečné nasazení žen s péčí o dítě pod patnáct let má charakter totální války.

Předurčený voják v záloze může znamenat, že je to ten každý, kdo bude určen.

Zdroje státu mohou být využity v cizí zemi v podstatě bez kontroly parlamentu. Stačí vyhlásit stav ohrožení.

Zákon tedy jde zřejmě mimo tento rámec.

Děkuji za pozornost. Já vám děkuji, pane poslanče. A nyní tedy řádně přihlášený do rozpravy pan poslanec Jiří Skalický. Máte slovo. Pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, rád bych se zde vyjádřil jako člen výboru pro obranu velice krátce ke všem třem novelám příslušných zákonů, to znamená brannému zákonu, zákonu o vojácích v záloze a ozbrojené síly České republiky. Mnohé zde bylo po stránce věcné řečeno mými předřečníky, zejména nedostatky, výtky. Chtěl bych zde pouze prohlásit, že klub TOP 09 a Starostové si je vědom zásadního významu všech tří novel zákonů, které jsou samozřejmě spolu různě provázány, a jsme připraveni všechny tři novely podpořit a poslat do druhého čtení do výboru pro obranu, kde pochopitelně očekávám a očekáváme bouřlivou diskusi, protože samozřejmě ke každému zákonu je možno něco přidat, něco ubrat nebo mít nějaký názor, který ne vždy koresponduje s tím, co je předloženo. Současně podpoříme, pokud padne návrh na prodloužení lhůty na projednávání na 90 dnů. Já sám bych i uvítal, pokud by doba byla i delší, protože se domnívám, že to prostě za to stojí. Dámy a pánové, děkuji za pozornost. Já vám děkuji, pane poslanče. Máte slovo. Dobré dopoledne.

Vysvětlovat si to tady přímo v plénu si myslím, že je ztráta času. Já vám děkuji, pane poslanče. Táži se, zda se ještě někdo hlásí do rozpravy.

Pan zpravodaj.

Děkuji, pane místopředsedo.